Prosím, pan poslanec Luzar. Děkuji, pane místopředsedo. Požádám vás, kolegyně a kolegové o ztišení, protože já neslyším, co se přednáší za návrhy na změnu programu, takže vás požádám o ztišení.

Děkuji. Nyní pan předseda Stanjura.

Pardon číslo prvního bodu bylo kolik, prosím vás? Navrhuji, abychom o tom hlasovali společně. Děkuji.

Není tomu tak.

Jestliže nikdo nemá další návrhy na úpravu pořadu schůze, nejprve dám hlasovat tedy o návrhu pana poslance Luzara.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.